Je potřeba nezapomínat na tyto historické souvislosti. A je potřeba si uvědomit i současně jednu věc, a to je to, že do vedení mandátového a imunitního výboru byl zvolen člověk, který byl, jestli mám dobré informace, nominován SPD a hnutím ANO. Já se mohu pouze domnívat, že to je skutečně půdorys nové koalice, která tady vzniká. A to je regulérní.

Ale to není nic proti ničemu. Nehrajte si tady na schovávanou.

Například pan ministr Herman tady není, a to, co jsme si vyslechli vůči němu z vaší strany, tak myslím si, že přesně odpovídalo té definici, kterou jste kritizoval. Já tedy nebudu osobní a budu hovořit o tom, co se tady stalo. Zopakuji, že bylo deklarováno z hnutí ANO, které dodnes nesvolalo žádnou schůzku všech klubů, které jsou zastoupeny v Poslanecké sněmovně, abychom se dohodli na tom, jak budou rozděleny výbory. Samozřejmě že hnutí ANO vyhrálo volby. My to akceptujeme. Ale nemá přes padesát procent. To znamená, že musí mít další hlasy. V tom případě, pokud i KSČM přiznalo, že uvažuje o podpoře menšinové vlády hnutí ANO, pak se nemůže tvářit jako opoziční strana. Druhá věc, která tady je. Nejdříve bylo deklarováno ze strany hnutí ANO, že nikdo neprojevil zájem o tento mandátový a imunitní výbor. V okamžiku, kdy neformálně probíhají různé verze toho, jak by mělo být uspořádání výborů, které strany by měly mít předsedy kterých výborů, protože definitivně jsme to nikdy neslyšeli, ale proslýchá se, že některé strany jsou už dohodnuty na vzájemné podpoře, že už mají hlasovací koalici, tak se ukázalo, že opozice je schopna vygenerovat kandidáta na vedení tohoto výboru.

A tím pádem zřejmě KSČM bude mít dva předsedy výboru, pokud už jim byl slíben další, protože původně měli mít jednoho předsedu výboru, a najednou budou mít dva předsedy výboru. My úplně nevíme. Ale pokud tomu tak je, pak to zase neodpovídá úplně poměrům výsledku voleb. To znamená, oproti stranám, které měly lepší výsledek, tak budou mít stejně dva. Myslím si, že právo na názor má každý. Myslím si, že to ještě neznamená, že ten názor je správný. Ale domnívám se, že je dobře říci si některá fakta. A já jenom uvítám, když diskuse nebude osobní, ale věcná. Ale myslím, že by to mělo platit i pro ty, kteří to navrhují. Každý by měl začít sám u sebe. Teď tu jsou dvě faktické poznámky. Pan předseda Kováčik, potom pan poslanec Filip fakticky. Děkuji za slovo. Jenom k panu kolegovi Bartoškovi vaším prostřednictvím, pane předsedající. Pane kolego, já jsem chtěl lidovce šetřit ze starého přátelství, ještě z Národní fronty, víte. Co se týká onoho mýtu, že tady deklarujeme podporu nějaké vznikající vládě. Opět musím vyvrátit. Nikdo z nás nemluvil o tom, že bychom podporovali vznikající menšinovou či jakoukoliv jinou vládu hnutí ANO konstruovanou. Ani jednání se o tomto směru s námi nevede.

Čili prosím pěkně, jestliže jsme se někdy vyjádřili k této vládě, tak tvrdíme, budeli nejhůř, tak můžeme takovou vládu tolerovat. Můžeme se o tom bavit, že ji budeme tolerovat. Ale v žádném případě jsme nikdy nikdo z nás neřekli a ani neuvažujeme o tom, že bychom takovou vládu podporovali. A o oné koordinaci, o které tady mluvil pan předseda Bělobrádek.

Pan poslanec Filip.

Tady se diskutovalo o tom, co náleží opozici a co náleží koalici. Koalice tady nevzniká. Jsme na ustavující schůzi. A pokud bych chtěl připomenout, tak např. požadavek, aby kontrolní orgány náležely opozici, ten platil dlouhou dobu. Princip poměrného zastoupení v této Poslanecké sněmovně byl vždycky odmítnut. Až teprve výsledek voleb v roce 2002 vedl k tomu, že se tady prosadil.

ODA, která byla také součástí. Kontrolní výbor tenkrát ani neexistoval. A to jsme tady argumentovali prosím v roce 2002.

Součást vládní koalice. Stálou komisi pro kontrolu BIS pan kolega Bašta ze sociální demokracie. Tak prosím, abychom při té argumentaci, byť na tiskových konferencích, ale zejména tady v této sněmovně, používali pravdivé argumenty. Děkuji vám.

Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, pane předsedo.

Tak to je. My jsme zvolili taktiku bilaterálního jednání se všemi subjekty.

A bude mít čtyři. Tam je to všechno vyřešené.